Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Faktická poznámka pana předsedy Kalouska. Prosím, máte slovo.

S drobnou poznámkou.

Takže ono je to pro nás svým způsobem za humny také. Nerozhodujeme jenom o bezpečnosti v regionu, mluvíme o své vlastní bezpečnosti. Děkuji. Do obecné rozpravy se přihlásil pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Je v tom konzistentní, to je třeba vnímat jako fakt.

Protože je jisté, že hnutí ANO bude potřebovat hlasy komunistů. Osobně si myslím, že je důležité tento návrh zamítnout hned na samém počátku. Za klub KDUČSL mohu konstatovat, že podporujeme návrh na zamítnutí. Tady to není o diskusi.

A já jsem přesvědčen, že není možné podporovat zemi v rozvoji jejího jaderného programu, jestliže už na samém počátku chce likvidovat kohokoliv ve svém okolí. Z toho důvodu já jsem pro, aby tento návrh byl zamítnut a nebyl vpuštěn do dalšího čtení. Děkuji. S faktickými poznámkami budou reagovat pan poslanec Benešík a pan poslanec Hájek. Děkuji za slovo. Jenom pro připomenutí, skutečně, oficiální doktrína Íránu je vymazat Izrael z povrchu zemského, vymazat židovský stát. Děkuji. Pan poslanec Hájek a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, určitě jsem tady nebo pokud někdo pochopil, že jsem tady svým vystoupením podporoval jaderný program, tak to určitě není.

Takže já jsem chtěl, ať to jde do výboru, navrhnu, aby to bylo prodlouženo na 60 dní, abychom skutečně měli možnost...

Děkuji. Pan předseda Kalousek, který je přihlášen do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Ano, rozumím tomuto požadavku. Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Pokud tomu tak není, tak obecnou rozpravu končím a vyhovuji žádosti klubu TOP 09 na přestávku v délce 20 minut. To znamená, že končím současně dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Ano, paní poslankyně. Já jsem za prvé chtěla poprosit o to vyjádření pana ministra, až tady bude. Nebyl tady ze zdravotních důvodů, já tomu rozumím. Prosím tedy, aby to nebylo bráno, že je obecná rozprava ukončena.

Ale když nevystoupí a bude ukončena, tak bude definitivně ukončena. Takže prosím, aby nebyla ukončena obecná rozprava, to za prvé.

Děkuji.